Odehrávala se tam spousta událostí a pro občany, které by to nějakým způsobem mohlo zajímat, jsme udělali tuhle novou stránku, kde přehledně najdou všechny události, které se k této věci staly.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se omlouvám kolegům, že využívám v tomto čase přednostního práva, budu se snažit být maximálně stručná a dotázat se pana ministra také na některé věci, které v té debatě jsou stěžejní a zásadní.

Jestli v případě policie to byla samotná policie, tak to samozřejmě je pochopitelné, ale jestli v případě třeba České inspekce životního prostředí a dalších státních a vám některých podřízených orgánů to bylo ze strany ministerstva, vašeho osobního nebo kohokoli jiného.

Já ho budu teď přímo citovat, protože myslím, že závěr toho velmi podrobného článku je velmi zajímavý.

Já ho tedy cituji: